Přesunutí části záporné bilance státního rozpočtu do bilance státních fondů je z mého pohledu zcela nepřijatelné.

K tomu však vůbec nevíme, za jakých podmínek, neznáme výšku úrokové sazby, a tak trošku tušíme, nebo já to tuším určitě, že jediným důvodem je snaha o optické snížení schodku státního rozpočtu.

Ano, mluvím o panu premiérovi. Například navrhujeme přesun finančních prostředků z investiční podpory sportu na samotnou dotaci do oblasti sportu, protože při aktuálním dramatickém nárůstu výdajů jednotlivých sportovních klubů je otázkou, zda tyto kluby přežijí následující rok.

Prosím na tomto místě i koaliční poslance, aby zvážili podporu našich pozměňovacích návrhů.

Toto je skutečný výsledek ročního vládnutí kabinetu Petra Fialy. Státní rozpočet má být základním nástrojem hospodářské politiky. Bohužel, tento nástroj, tento základní nástroj, je vypracovaný nekvalitně, s řadou zásadních chyb na hranici toho, co zákon dovoluje. Největší problém tohoto rozpočtu však vidím v tom, že vládní koalice jeho prostřednictvím neplánuje zabránit výraznému propadu životní úrovně, kterou už dnes pociťuje drtivá většina českých občanů, a příští rok se tyto problémy ještě zhorší. Navíc v tomto rozpočtu nevidím dostatečnou podporu firmám a podnikům a bohužel tady musím konstatovat, že řada českých podniků v důsledku nečinnosti vlády Petra Fialy bude muset svou činnost ukončit. Děkuji vám za pozornost. Přečtu omluvy, které dorazily. Dále na celý jednací den ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Hayato Okamura.

Přednostní právo, dobře, napíšu vás do pořadí. To znamená, pane místopředsedo, máte slovo. Připraví se pan předseda Okamura, potom paní místopředsedkyně Dostálová, potom pan ministr. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře a další členové vlády.

Zjednodušeně řečeno, jedná se o částku, která padla na ortel Ministerstva dopravy místo toho, aby se řešila na Ministerstvu financí. Opticky se tím snižuje schodek, ale bohužel zvyšuje se dluh Státního fondu dopravní infrastruktury, což se promítne v budoucnosti do výdajů na stavby silnic, dálnic, železnic a podobně. Proč před tím varuji?

Pravděpodobně to budou železniční stavby, ale nechci spekulovat, na co to padne.

V každém případě to budou desítky miliard korun, které zdědí někdo v budoucnu.

Ministr dopravy má hájit zájmy Ministerstva dopravy, jakkoliv se na to musí dívat i z úhlu pohledu samozřejmě celkového rozpočtu. Ale znovu říkám, ten dluh stejně, tak jako tak, se zvýší. Ministr dopravy obětoval Ministerstvo dopravy.